Zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona, protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém.

Dnes vám byly opět rozdány.